Konkrétně se jedná o zajištění přiměřeného a účinného vymáhání předmětného nařízení a určení dozorového orgánu ČTU. Tento návrh má za cíl zpřesnění textu z hlediska postupu Českého telekomunikačního úřadu v případě méně závažného porušení povinnosti stanovené předmětným evropským nařízením. S tímto pozměňovacím návrhem můžeme vyslovit souhlas. Vážený pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci, chtěl bych vás požádat o podporu předloženého návrhu zákona, a to ze dvou důvodů.

Druhým důvodem je, že se jedná pouze o technickou novelu, která má zajistit přiměřené a účinné vymáhání předmětného nařízení. Děkuji vám. Pane ministře, děkuji pěkně. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru, pan poslanec Marek Novák. Bezvadné. Jsme ve druhém čtení, tak změnu zpravodaje nemusíme hlasovat. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, já budu velmi stručný.